Já vám děkuji.

Eviduji žádost o odhlášení, které vyhovím.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jenom pro pořádek zopakuji, že dnes, když zasedalo grémium Poslanecké sněmovny za účasti předsedů všech poslaneckých klubů, tak při společném jednání zaznělo, že bod číslo 4 bude otevřen a z pozice předsedajícího schůze bude přerušen právě z důvodu zasedání ústavněprávního výboru k tomuto bodu. Taková byla dohoda. Opakovaně jsem se na to ptal, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího.

Pane předsedo, já vám děkuji.